Děkuji. Nyní pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Lang.

Ostraha té legrace stála také mnoho desítek tisíc korun a byli tam vyblokováni 24 hodin denně dva policisté. Takže ono to tak úplně jednoduché není. Je to ve všech souvislostech.

Děkuji za dodržení času. Děkuji, paní předsedající. K panu kolegovi Flekovi, prostřednictvím vás.

A ke kolegovi Exnerovi, prostřednictvím paní předsedající.

Zaplatilo se to ze státního rozpočtu, z rozpočtu Ministerstva vnitra, pravděpodobně, tyto hrátky.

Děkuji. Kolegyně, kolegové, včera, když jsem tady vystupovala a chtěla jsem reagovat na pana ministra vnitra, tak mi to bylo odepřeno, jako to bylo odepřeno všem 200 poslancům. Kdyby pan Bartošek řekl, že není shoda předsedů poslaneckých klubů, tak by to bylo správně. Ale je to vždy na předsedajícím schůze, kdy rozpravu otevře.

On na to vůbec nereagoval.

Vůbec to neexistuje.

Já se omlouvám, já si myslím, že takové cesty by měly být v nemocnicích, měly by být na úřadech práce, měly by být tam, kde jsou ty problémy, aby se řešily. Ale tak to vůbec bohužel není. A je to strašně smutné. Děkuju. Děkuji. A ještě než mu dám slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo. Není to pravda. Budova Ministerstva vnitra je chráněná budova v hlídaném režimu, takže tady žádné vícenáklady nevznikly. Zaznělo to i na výboru pro bezpečnost. Tak bych prosil, abychom zde nezanášeli takovéhle právě dezinformace nebo nepravdy.

Vůbec nerozumím tomu, kde se to bere a co s tím má společného pan ministr. Ale co to s tím má společného? Děkuji, pane poslanče.

Není to pravda. Není pravda, že by ministři nejezdili po krajích, po regionech. Jenom já osobně jsem si vymohl do Jihomoravského kraje ministra školství se svou kolegyní Janou Krutákovou a Martinem Hájkem, aby objel školy. Máme tam...

Takže opravdu oni jezdí po krajích. Já si myslím, že ta komunikace musí být asi oboustranná.

Takže opravdu za mě ministři jezdí, a do Jihomoravského kraje velice často. Děkuji, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Těch výjezdů se účastnili také zástupci zřizovatelů, to znamená ať už krajských úřadů, nebo městských úřadů.